To si myslím, že jsou věci, které bychom debatovat měli.

Myslím, že je tady jasný prostor pro to, abychom zjednodušili daňový systém. Protože si musíme i u výběru daní říct, kde je největší potenciál, ve které dani hrozí největší daňové úniky.

Myslím, že to stojí za vážnou úvahu.

Já vám děkuji, pane předsedo. Pan vicepremiér se hlásí do rozpravy. Máte slovo.

Dámy a pánové, děkuji za podnětnou diskusi.

Finanční správa kdysi byla součástí Ministerstva financí.

On ji vyčlenil a dal jí neobvyklá práva. Například to, že zakázal, aby kdokoliv Finanční správu kontroloval velice neobvyklá záležitost.

Dostal jsem asi padesát podnětů od bývalého ředitele.

A není v dobré kondici. My se to snažíme dát do pořádku.

To, že Finanční správa neměla žádnou koncepci, nikdo ji neřídil, že bylo politické zadání být vstřícní, to mám od zaměstnanců. Děláme analýzu kompetencí Finanční správy, protože mám pocit, že lidi hlavně dělají byrokracii a dělají plno věcí, které by neměli dělat. Máme na stole nový zákon o kontrole a v zákonu o kontrole navrhujeme přesně to, co říkáte, aby Finanční správa nekontrolovala dotace. Dneska dotace kontrolují všichni. Je to úplně absurdní.

Místo zainvestování dvacet má minus dvacet. Takhle funguje tenhle stát. To je ta absurdita. Proto my navrhujeme, aby systém kontroly byl úplně změněn. To znamená resort poskytne dotaci, zároveň si to zkontroluje a potom, pokud je tam rozpor, tak je odvolací orgán a to má být Ministerstvo financí, které už převzalo 50 zaměstnanců Finanční správy a má ještě převzít 200. Takže 250 zaměstnanců

Finanční správa samozřejmě fungovala tak, že Praha se stala daňovým rájem.

Praha je daňový ráj. Tady chodí kontrola v průměru v některých částech Prahy jednou za tři sta let. Všichni to vědí, všichni to zneužívali. V Praze bylo 5 tis. nevyřízených případů jenom za leden.

A taky měníme kompetenci. Proč v minulosti bylo, jak je to u státních zastupitelství nebo policie, že nějaký případ může kontrolovat někdo mimo Prahu. Tak si to udělali.